Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V důsledku zpoždění legislativního procesu však bude nutné upravit účinnost návrhu.

V zákoně o dani z přidané hodnoty se jedná o povinnou implementaci unijního práva a s ní související legislativně technické úpravy. Touto implementací dochází ke zlepšení stávajícího systému daně z přidané hodnoty v oblasti intrakomunitárního dodání zboží zavedením dílčích opatření, a to zavedením dodatečných podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného státu, které povedou k větší právní jistotě daňových subjektů a rovněž ke zvýšení kvality a spolehlivosti údajů v systému výměny informací mezi členskými státy, což má klíčový význam při boji proti daňovým podvodům;

Návrh zavádí výměnu tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádání, což jsou doporučení, návody, stanoviska a podobné dokumenty, které mají přeshraniční dopad a naplňují zákonem vymezené znaky nasvědčující, že by mohlo docházet k vyhýbání se daňovým povinnostem. Návrh představuje čistou transpozici, která v žádném případě nejde nad rámec požadavků směrnice.

Návrh byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Prosím, pane poslanče. Ano, děkuji za slovo. Já myslím, že tím, že jsme ve druhém čtení a že paní ministryně poměrně zevrubně nám osvěžila, o co v tomto tisku jde, tak to nebudu prodlužovat. Jenom sdělím, že rozpočtový výbor se tomu věnoval v rámci druhého čtení. Dal dokonce kolegům z výboru šanci podat pozměňovací návrhy. Ti v této fázi tedy v rámci druhého čtení ve výboru toho nevyužili.

Říkám v této fázi, protože sám jednu drobnost mám, ale k té se přihlásím až v podrobné rozpravě. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený předsedající.

S tím souvisí změny, krátce okomentuji. Bod první, vypouští se přechodné ustanovení, protože už se stalo nadbytečným vzhledem k posunutí účinnosti. Bod druhý vlastně řeší nově přechodné ustanovení. Zase to souvisí s posunutím účinnosti.

Takže pan zpravodaj, pan poslanec . Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj? Zájem není. Mám dva přihlášené.